Já ale samozřejmě musím říct, že ta situace není jednoduchá a já úplně nejsem spokojen s tím, jak dosud Česká pošta fungovala, a nejenom z hlediska toho, jak fungovala třeba pro klienty ve všech případech, ale i to, že za loňský rok ten podnik počítá se ztrátou 800 milionů korun.

Česká pošta na to reaguje, snaží se hledat úspory v personální struktuře, omezuje především manažerské a úřednické posty a tak dál.

Děkuji, pane předsedo. Zeptám se paní poslankyně, zda chce položit doplňující otázku? Vidím, že ano. Paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane premiére, otevírací doba pošt v celé republice jednotně řešená není, ale to můžu pak doložit na konkrétních příkladech.

Pane premiére, máte slovo. No, z těch dlouhodobých průzkumů je zřetelné, že typický poštovní klient využije pobočku České pošty maximálně dvakrát až třikrát za měsíc, a pokud by Česká pošta zachovávala původní modely, tak by ty pobočky zase nebyly atraktivní pro aktivní a pracující klienty, kteří si zejména objednávají zboží z eshopu formou balíkových služeb, a tito klienti využívají primárně odpolední možnosti pro vyzvednutí zásilek, a tady Česká pošta se snaží právě této silné klientské skupině vyhovět. Výrazně klesá poptávka po tradičních poštovních službách, jako jsou dopisy a peněžní poukázky, a proto byl zvolen nový model, kdy se střídá dopolední a odpolední otevírací doba, a to pro poštu se zdálo být jediným přijatelným řešením, tedy ekonomicky přijatelným řešením, které reaguje na potřeby klientů trhu balíkových služeb, a zároveň se nenavyšují příliš náklady podniku, které i tak jsou, jak jsem tady připomenul, ztrátové.

Ale samozřejmě, váš podnět je zajímavý, budeme se tím zabývat. Mě tady upozornil pan poslanec Vomáčka, který je také starostou, že se touto problematikou bude zabývat podvýbor pro rozvoj venkova. Bude se zabývat jak poštami, tak zajištěním obvodních lékařů v malých obcích, takže když tak doporučuji, abyste se podívala i na jednání podvýboru a tam ty podněty můžeme uplatnit. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Lidem, kteří se ocitli ve finanční tísni, nabízí distributoři individuální splátkové kalendáře a doporučují využít dostupné sociální pomoci od státu.

Přesto odborníci očekávají rapidní zdražení. Porostou ceny nájmů, hypotéky budou čím dál nedostupnější, neboť úroková sazba stoupá, čeká nás vlna zdražení potravin a energií a ten náraz bude pro obyčejné lidi neskutečně velký. Zvedne se laťka energetické chudoby a s výdaji na energie bude mít velký problém mnohem větší podíl domácností.